Takže tahle nemocnice skutečně není v dobrém stavu.

Takže musíme narovnat ty investice. Aby když přijdou do nemocnice a vidí tu hrůzu, aby z toho nebyli v totální depresi. Velmi zodpovědně jako vůbec první vláda se věnujeme současné největší výzvě zdravotnictví a tou je řešení nedostatku lékařů a sester.

Tak jsem se ptal proč. Jak to, že nejsou? No tak za hodinu jsme to rozhodli.

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky překročí v roce 2019 průměrná odměna lékařů částku 84 tisíc a odměna sester 43 tisíc.

Za další, máme novou koncepci rezidenčních míst pro lékaře. Změna financování specializačního vzdělávání prostřednictvím rezidenčních míst, předatestační příprava mladých lékařů, ta místa jsou dobrovolná. Cílem je řešit nedostatek lékařů v konkrétních specializacích, motivace poskytovatelů zaměstnávání mladých lékařů, jednak motivace mladých lékařů k práci v těchto regionech.

Ministerstvo zdravotnictví poprvé v historii připravilo právní předpis, kterým upravilo kompetence lékařů na získání odborné způsobilosti absolventů lékařských fakult, a dále chystá právní předpis, který ukotví kompetence i po absolvování základního kmene. Za další, projekt Ukrajina pro lékaře. Projekt, který má za cíl umožnit pracovat u nás vysoce kvalifikovaným zahraničním pracovníkům.

Tyto změny by měly zajistit vyšší úspěšnost uchazečů u aprobační zkoušky a současně zaručit kvalitu poskytování zdravotních služeb v České republice. My skutečně máme velký problém v některých oblastech. Takže je to problém.

I praktikům po celé České republice, takže dohromady, ukážu vám ještě dotace pro ordinace praktických lékařů.

A to si myslím, že je skvělá zpráva pro skoro 100 tisíc občanů, pro které je nyní zdravotní péče daleko dostupnější. To musíme dořešit. Protože jsem přesvědčen, že kraje, pokud to není ve vlastnictví státu, by to měly mít kraje. Pracovní skupina pro personální stabilizaci hledá systémové řešení. Za další, reforma primární péče. Větší atraktivita profese praktického lékaře. Cílem je posílit roli praktických lékařů v systému tak, aby byli branou pacienta do systému zdravotní péče. Praktik by měl odbavit většinu běžných problémů, a až ve skutečně těžkých případech pacienta nasměrovat ke specialistům k převzetí péče o některé chronické pacienty. Není možné, aby všechno chodilo jen do nemocnic.